Děkuji. Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo. Vysvětlovalo se to lékařům, kteří si nemyslím, že jsou lidé, kteří by nebyli inteligentní a kteří by nechtěli udělat něco pro pacienty. Ale prostě dokud to nebylo povinné, tak se to nezavedlo. Ideální samozřejmě byl rok na to, aby ta povinnost nebyla sankcionována. A tohle je úplně přesně to samé.

Také děkuji. Prosím pana poslance Válka, poté je přihlášen pan poslanec Běhounek a pan poslanec Benda s faktickou poznámkou. Děkuji, pane předsedající. Já jsem se chtěl přihlásit s faktickou poznámkou, pak jsem se zastyděl na základě toho, co tady prostřednictvím pana předsedajícího odborníci o faktických poznámkách říkají, a tak jsem se přihlásil do řádné. Děkuji a nyní prosím pana poslance Běhounka a poté pana poslance Bendu s faktickou poznámkou. Máte slovo. Vážený pane předsedající, vážení ministři, dámy a pánové, kolegyně a kolegové, hezké popolední. Zcela konkrétně.

Zcela konkrétním příkladem je Finsko.

Prosím, vaše dvě minuty.

Děkuji. A nyní do obecné rozpravy pan poslanec Válek. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající, takže teď můžu na férovku.

a to z toho prostého důvodu, že bych si strašně nerad vzal na svědomí, byť se cítím být extrémně konzervativní a pravicový člověk, že někdo kvůli tomu, že by informace o jeho lécích mohla být v systému, mohl přežít a nepřežije.

Pak nastane čas pro přesvědčování. Ale já, i když to snadné nebude, hlasovat stejně pro ten systém budu, protože prostě i jeden zachráněný život má tu cenu.